Je to prostě součástí jejich kultury.

Obrovský problém celosvětově.

Nemám nájemníka, který by kdysi neměl dekret na státní byt. Oni všichni měli dekrety na státní byt.

Všichni o ně přišli.

Mám v ruce peníze, to jsou moje peníze na to, co chci já.

Tohle je to, co vy navrhujete a kam se dostanete.

Mám ty domy asi sedm let.

Taková je pomoc takzvaných proromských neziskovek.